Tak to prostě je, maximálně taková změna tam bude.

A proto, opakuji, tady dneska v průběhu této debaty vyšlo na povrch, na denní světlo několik zásadních informací.

Děkuji. Prosím, máte slovo.

Prosím, pane ministře. Všichni se na něm shodli, takže je na něm bazální shoda všech dotčených resortů.

Děkuji.

Prosím, máte slovo.

Mimochodem, vy jste člověk, který pravidelně lže.

Vy jste absolutně nedůvěryhodný člověk. Tady když přijde náš ministr zdravotnictví a říká, že něco byl přijato ve shodě mezi všemi resorty, jak já to mám vůbec vědět?